Byl to právě on, kdo se podílel na počátku konceptu rekodifikace stavebního práva v České republice a kdo byl po dlouhých diskusích a jednáních faktickým architektem odděleného modelu. Vycházel přitom ze svých mnohaletých zkušeností z aplikací práva a praxe na malých vesnicích i velkých městech. Reagoval tak na svou dlouhodobou spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky.

On tu být nemůže, máme však štěstí, že jeho myšlenky, teze a argumenty ano.